U této volby ještě musím doplnit to, že volební komise v souladu s novým zákonem o Státním fondu kinematografie losovala funkční období jednotlivých členů.

Všichni zvolení se ujímají svých funkcí od 5. dubna. Děkuji a hezké odpoledne. Děkuji panu předsedovi volební komise za podanou zprávu o volbě a budeme pokračovat schváleným pořadem jednání.